Paní ministryně říká: no, vy jste ta zlá koalice, co chtěla ty peníze nechat státu místo toho, aby je rozdala lidem jako my. V tomto rozpočtu nejsou žádné peníze, které se dávají občanům místo toho, aby je dostal stát. Těch 100 miliard, co vy jste nevybrali na daních, tak o ně jste nesnížili výdaje státu vůbec.

Takže způsob, jakým se vláda vypořádává se snížením daní, je ten, že všechny ty peníze, co nevybere, si půjčí. Chováme se, jako kdyby si člověk, co nemá na nájem, ještě vzal spotřebitelský úvěr na novou televizi. Přesně tak se chová naše vláda. Přece není normální si půjčit peníze na snížení daní, které potom ti samí lidé budou muset zaplatit i s úroky. To je úplně nepochopitelný krok, a kdo schválí tenhle rozpočet, zabetonuje ten daňový balíček do našeho rozpočtového systému tím způsobem, že podíl mezi úsporami a zvýšením dluhu bude nula úspor, všechno na dluh. To přece nedává smysl. Stát měl aspoň něco z těch 100 miliard ušetřit. Potom bychom se mohli bavit o tom, jestli s tím naloží efektivněji stát, nebo lidé. Ale to vám je jedno, protože se chováte stylem po nás potopa. To je asi ta základní výhrada proti tomu návrhu.

Já doufám, že tomu slibu, co dala na rozpočtovém výboru, dostojí. Každopádně těch slibů už jsme slyšeli bohužel až příliš.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Když jsem se nad tím zamyslel tímto prizmatem, tak musím říci jedno: Alois Rašín byl ministrem financí v době nedlouho po zcela devastující světové válce. Byl ministrem financí v době, kdy byly desítky milionů mrtvých z tehdejší španělské chřipky.

Díky němu několik desítek let jsme byli zemí měnově stabilní a česká koruna byla vzorem a stále patří mezi měny pevné a silné.

Ten váš přístup k rozpočtu je přesně opačný, že jaksi republika dojnou krávou je.

Děkuji, pane předsedající.

Není to pravda.

Tak vyřešte nejen černé duše, ale i ty spící duše.

Proč jste nepřišli se systémovými opatřeními? Proč se neudělalo nic na důchodové reformě?